Tak já zatím přečtu omluvy a třeba si někteří i sednou.

Dodatečně ještě čtu omluvu paní ministryně Schillerové, která se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit body 50, což je sněmovní tisk 15, třetí čtení, a 51, což je sněmovní tisk 33, třetí čtení schváleného pořadu. Dále bychom pokračovali pevně zařazenými body z bloku zákonů v prvém čtení, to je bod 26, sněmovní tisk 104, bod 21, sněmovní tisk 87, a bod 28, sněmovní tisk 109. Poté bychom případně projednávali další body dle schváleného pořadu, body z bloku prvního čtení. Hlásí se pan předseda Faltýnek k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo. A teď už prosím všechny, aby naslouchali, bude zřejmě následovat hlasování, tak ať víme, o čem hlasujeme. Prosím, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Pokud tento návrh projde, tímto se omlouvám Markovi Bendovi, jehož návrh samozřejmě podporuji, ale je to na žádost pana ministra vnitra. Děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. Bude se hlasovat jedním hlasováním o obou bodech, nenamítáli někdo něco jiného. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana předsedy Faltýnka na zařazení dvou bodů. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními a budeme pokračovat třetím čtením.